Proto samozřejmě nasloucháme také našim zástupcům v obcích a krajích, a naopak si myslím, že slovenská zkušenost ukazuje, že pokud se vláda spojí s obcemi a kraji, v podstatě není nic, co by se nedokázalo zvládnout.

Děkuji vám za pozornost. Takže budeme pokračovat v rozpravě. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vadí mi, že se dozvídáme z médií, jaká opatření přijdou, a pan ministr to tady před chvílí zmínil, že za chvíli bude mít důležitou tiskovou konferenci s panem ministrem školství, kde veřejnost bude informována. No tady byste měli především nás poslance informovat o tom, co chcete. Já myslím, že už by bylo fér, volali jsme po tom několikrát, abyste přišli s jasným plánem a opatřeními, která se veřejně dají hájit.

To, že včera zrovna nebyly supervelké fronty, já přičítám tomu, že se lidi připravili den předem.

Vláda od nás chce bianko šek. Já jsem přesvědčený, a my jsme vám ho několikrát dali, ale přicházíte s některými opatřeními, která se veřejně hájit prostě nedají.

To nejsem schopen vysvětlit.